Vážené dámy a pánové. Navrhovaný státní rozpočet na rok 2020 nepodpoříme, jelikož neobsahuje dostatečné množství priorit SPD a našich voličů. Navíc nadále velmi značným způsobem zadlužuje naší republiku. Ještě horší je, že vládou navrhovaný rozpočet neobsahuje ani priority velké části našich občanů.

Navrhujeme škrty také v kanceláři ombudsmanky Šabatové. Je to asi jediná cesta, jak jí důrazněji připomenout, že její prací je pomoc slušným pracujícím občanům, nikoliv těm, kdo těmto občanům škodí. Je zřejmě zbytečné opakovat několik zásadních všeobecných faktů o správné tvorbě rozpočtu. V prvé řadě to, že není až tak důležité, kolik kam peněz jde, ale to, nakolik jsou tyto peníze efektivně využity, protože je zřejmé, že v mnoha resortech, v mnoha oblastech, by za méně peněz bylo více užitku a práce. Samozřejmě to, co by naopak zasloužilo navýšení, jsou jednak investice do projektů, které by v budoucnu přinášely státu příjem. Do investic počítáme také zásadní silnou finanční podporu normálních pracujících rodin, protože každé slušně vychované dítě, které bude v budoucnu pracovat, je pro stát zcela nezpochybnitelným zdrojem příjmů. Výrazná pomoc pracujícím rodinám s dětmi ale v rozpočtu chybí. Zcela nepochybně je třeba finanční podpora pracujících lidí nebo těch, kdo si své odpracovali, což znamená odpovídající platy policistů, hasičů, vojáků, učitelů, sociálních pracovníků, ale i školníků nebo zdravotnického personálu a dalších a dalších mnoha potřebných profesí. I tady se investice vracejí jak ve spokojenosti občanů, tak ve vyšším obratu celé ekonomiky. Navrhujeme zvýšit peníze například i na prevenci kriminality. I to je investice, protože nejnižší škoda je ta, která se nestala. Jak známo, tak rozpočet sestavuje vláda a není úkolem opozičních stran, aby sestavovaly paralelní rozpočty. A jednu systémovou změnu navrhujeme marně už léta. Tou změnou jsou hloubkové audity výdajů všech příjemců peněz ze státního rozpočtu. Částečně nahodile takové audity fakticky dělá Nejvyšší kontrolní úřad a popravdě všichni víme, že není resort, kde by neodhalil plýtvání, nebo dokonce rozkrádání. Reakcí je obvykle popírání a rozporování výsledků a samozřejmě většinou ignorace výsledků, a s tím souvisí faktická neodpovědnost odpovědných za způsobené škody. V tomto ohledu doufám, že určitý posun přinese zákon o posílení přímé odpovědnosti za hospodaření s veřejnými penězi a majetkem, který tady ve Sněmovně na návrh SPD prošel minulý týden.

Dokonce paní ministryně říkala, že zadala jednotlivým ministrům, aby vůbec žádali zdokladování těch peněz, aby vůbec žádali, jestli na to mají prý faktury. Tak takovýmto způsobem se hospodaří ve státní správě? Takže vidíme, v jakém stavu je zanecháno Ministerstvo financí, že vlastně v podstatě po šesti letech vládnutí vůbec nemá stát přehled, komu a kolik se vyplácí do takzvaného neziskového sektoru. No, on je ve skutečnosti velmi ziskový samozřejmě pro ty, co tam pracují, protože podle statistik jde většina peněz vždycky na jejich platy.